Děkuji, paní poslankyně.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, vážená vládo, členky a členové vlády, chtěl bych také zareagovat na pana předsedu Michálka. Omlouvám se, ale, vážený pane předsedo, prostřednictvím paní předsedající, možná desetkrát už tady hnutí ANO, a opět dnes prostřednictvím pana místopředsedy Havlíčka, navrhovalo řešení, například otevření Modernizačního fondu, respektive otevření zákona o obchodování s emisními povolenkami, aby ty peníze bylo možno využít i jiným způsobem. Takže vy na jedné straně říkáte: Proč nepřijde hnutí ANO s nějakými návrhy? Musím upozornit, že my už s nimi přicházíme několik měsíců.

Podpořte nás a může to být na plénu. Děkuji. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

Já bych zareagoval na slova kolegy Michálka, vaším prostřednictvím. On už to naznačil Richard Brabec. Když jste byli v opozici, tak jste kritizovali, jak vláda nekomunikuje, jak vás tady válcuje.

Opakovaně tady kolegové navrhují na program body, které se týkají emisních povolenek, neplacení dočasně za obnovitelné zdroje, snížení DPH, to jsou konkrétní věci, které buď navrhujeme, anebo jsou to přímo už tisky, a vy to permanentně nezařazujete. Takže my něco navrhneme, vy to nezařadíte a pak nám vynadáte, že nemáme návrhy. Ano, vy máte většinu, vy nám to nemusíte zařadit, ale nevyčítejte nám, že nic nemáme, když my máme, jenom to přes vás nejsme schopni prosadit. A dokonce nejsme schopni prosadit ty věci, což je třeba krátkodobé ubytování, jak tady zmínil kolega Michálek, které navrhují vaši vlastní lidé. To už je úplně absurdní.

Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Juchelka, připraví se pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

Vládní koalice nemá nic, protože sociální balíček pro zdravotně postižené byl opět přesunut z minulého týdne pravděpodobně na tento týden.

Bohužel, ani dneska na výboru pro sociální politiku, ani v systému jsem žádný takovýto pozměňovací návrh nenašel, takže opak je pravdou. My se snažíme, my dáváme návrhy zákonů do systému, my je projednáváme, například na výboru pro sociální politiku, chceme, aby tady byly předřazeny, ale naopak Piráti, když má dojít na lámání chleba, se jednoduše na občany vykašlou a ani ten pitomý rodičák prostě těm lidem nenavýší. Děkuji za dodržení času. Ještě než dám slovo k faktické poznámce panu předsedovi Michálkovi, přečtu omluvy.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, děkuji za příspěvky předřečníků. Určitě nekritizuji, že opozice přichází s vlastními návrhy, když už, tak se bavím o jejich obsahu.

To se bohužel dneska neděje. Neděje se to proto, že pan premiér zde není přítomen, na jednáních se neúčastní a návrhy jsou pouze vkládány do systému a není pro ně získávána podpora takovým způsobem, jak by to vlastně ve standardních fungujících vztazích mezi opozicí a koalicí mělo fungovat. Také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Juchelka. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty. Je pravda, že pan premiér tady není, nevidím ho tady nikde.

Víte, proč jste se mohl zúčastňovat těch různých jednání? Protože naši ministři v bývalé vládě byli vstřícní. Tady tito ministři jsou vstřícní jenom někteří.